Já také děkuji a prosím paní ministryni Němcovou. Připraví se pan předseda Bartošek.

To je pro vaši informaci. Druhá věc, kterou jsem chtěla připomenout na závěr.

Moc vám za ně děkuji.